V tom vládním dokumentu koncepce bydlení je poměrně zajímavá stránka 37, kde je právě jako ohrožení koncepce bydlení a bytové politiky popsáno možné převzetí Státního fondu rozvoje bydlení nově zamýšlenou národní investiční institucí. Takže já bych ráda řekla, že samozřejmě slyšímeli tady ujištění, že veškeré koncepce budou dodržovány a bydlení bude podporováno, tak to je jedna věc. Proto za Piráty navrhujeme takové jednoduché řešení, a sice opravdu poměrně myslíme si kompromisním návrhem, aby se doplnil nový odstavec, že zkrátka nejméně 70 % těch peněžních prostředků určených na hospodaření fondu v daném roce půjde na aktivity týkající se bydlení. Jde zkrátka o to, že ten fond má historicky naplňovat nějakou vládní politiku bydlení.

Také děkuji. A jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bartoš. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jenom v krátkosti oznámit pozměňovací návrh, ke kterému se později přihlásím.

Mění se tam jedna věta.